I to se bohužel nezapočítává, u naší pozice jako státu je to čistý dluh. Děkuji. Pane poslanče, přejete si položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

Pan předseda vlády odpoví na doplňující otázku. Prosím, pane předsedo. Souhlasím, že ta komunikace asi není dostatečná.

Děkuji. Další interpelaci přednese paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Janda. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane premiére.

Například pan prezident prohlásil, cituji: Neziskové organizace pokládám za pijavice na státním rozpočtu a na tomto návrhu setrvávám.

Bohužel, v posledních dnech jsem u některých neziskových organizací začala mít pochybnosti, ba dokonce pocit, zda s vámi nakonec nebudu muset souhlasit.

A to není málo. Ušetřené prostředky by jistě nalezly daleko lepší a vhodnější využití.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

To i nastalo.

To jsem kritizoval.

Děkuji. Paní poslankyně, přejete si položit doplňující otázku? Ano.